Já také děkuji. Budeme tedy hlasovat o přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení? V hlasování číslo 79 bylo přihlášeno 94 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 25. Návrh nebyl přijat, takže budeme pokračovat v projednávání. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy.

Pokusím se ještě o jeden návrh, a to abychom přerušili projednávání této interpelace, a to do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Až se nám počet přihlášených ustálí, tak zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme znovu hlasovat o přerušení této interpelace, ale tentokrát do příští schůze. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji. V hlasování číslo 80 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 2. Návrh byl přijat, takže přerušujeme projednávání této interpelace do příští schůze.

Poprosím o klid a otevírám rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem paní ministryni písemně interpelovala a moje interpelace se týkala slibů, které pan premiér Andrej Babiš veřejně prezentoval, a chtěla jsem také slyšet výši dosavadních slibů. Vzhledem k tomu, že v té odpovědi nebyly uvedeny věci, o které jsem žádala, tak jsem podala rozpor. Paní ministryně zde dnes není, proto bych si opět dovolila navrhnout přerušení této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně. Nechápu, proč nebylo podpořeno přerušení minulé interpelace do přítomnosti pana ministra. Pan ministr se mi omlouval a domluvili jsme se, že tuto interpelaci uskutečníme na příštích písemných interpelacích. Co je na tom usnesení tak špatného, nebo na tom návrhu tak špatného, abyste takovýto návrh nemohli podpořit? Proto vás ještě jednou prosím, abyste podpořili tentokrát můj návrh s tím, že interpelace by měla být přerušena do přítomnosti paní ministryně. Protože potom v tomto případě pak písemné interpelace ztrácejí smysl. Pan poslanec Stanjura hovořil o památkách apod. Takže nevím, proč by se taková věc nemohla projednávat zde na plénu. A doufám, že to podpoříte. Také děkuji. Registruji tedy váš procedurální návrh přerušit tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně. Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím.

Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení.

Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji.

Přerušujeme tuto poslední interpelaci. Tím jsme se vyrovnali se všemi písemnými interpelacemi dnešního dne, takže děkuji panu ministrovi, že zde reprezentoval vládu. A jelikož není žádná dohoda o využití zbývajícího času, přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin, kdy budeme pokračovat ve schváleném pořadu. Zkusím najít, co to bude.

Bohužel nemůžu najít, čili přerušuji jednání Sněmovny pro dnešní den do 11 hodin.